Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji čtvrtý jednací den 36. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Sděluji, že o omluvení své neúčasti požádali tito poslankyně a poslanci: pan poslanec Adam od 12. hodiny zdravotní důvody, paní poslankyně Balaštíková rodinné důvody, pan poslanec Benešík rodinné důvody, pan poslanec Beznoska pracovní důvody, pan poslanec Fiedler od 13.30 hodin rodinné důvody, pan poslanec Hájek pracovní důvody, paní poslankyně Hubáčková zahraniční cesta, pan poslanec Kořenek zahraniční cesta, pan poslanec Mihola zahraniční cesta, paní poslankyně Němcová od 13 hodin osobní důvody, pan poslanec Nykl zdravotní důvody, paní poslankyně Pastuchová od 11.30 pracovní důvody, pan poslanec Pilný pracovní důvody, paní poslankyně Putnová zahraniční cesta, pan poslanec Rykala osobní důvody, pan poslanec Sedlář zahraniční cesty, pan poslanec Schwarzenberg do 13 hodin pracovní důvody, pan poslanec Stupčuk pracovní důvody, paní poslankyně Váhalová zahraniční cesta, pan poslanec Vácha pracovní důvody, pan poslanec Vondrášek osobní důvody, pan poslanec Zavadil pracovní důvody, pan poslanec Zlatuška zahraniční cesta. Z členů vlády se omlouvá pan předseda vlády zahraniční cesta, pan vicepremiér Bělobrádek do 13 hodin pracovní důvody, paní ministryně Marksová z dopoledního jednání pracovní důvody, pan ministr Mládek zahraniční cesta, pan ministr Němeček zahraniční cesta, pan ministr Pelikán z pracovních důvodů, paní ministryně Šlechtová zahraniční cesta, pan ministr Ťok pracovní důvody a pan ministr Zaorálek zdravotní důvody. Měli bychom pokračovat tedy pevně zařazenými body, nicméně obdržel jsem celou řadu přihlášek k pořadu schůze.

Pane předsedající, vážení kolegové, dobré dopoledne a děkuji za slovo. Já jsem poprosil tady o prostor, než se pustíme do dnešního programu, a jenom bych rád pro předsedy klubů na mikrofon z důvodu, že jsme v tomto týdnu nerealizovali volby. Počítáme s volebními body až v týdnu od 8. prosince, tak vyhlašuji novou lhůtu na podání návrhu na změny v orgánech Poslanecké sněmovny. Lhůta je do pondělí 7. prosince do 13. hodiny. Děkuji panu poslanci Kolovratníkovi. A teď tady mám... Nejprve asi přednostní práva.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Dobré ráno pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Za první tři dny jsme jich projednali 39, zbývá tedy 173 bodů.

Dále nám zbývá projednat 22 z celkového počtu 30 návrhů zákonů ve druhém čtení.

Dva jsme projednali už v úterý. Takže když to takhle sečteme, tak dojdeme k číslu 146 návrhů zákonů je před námi. Chybí nám projednat jedna smlouva z celkového počtu 16 smluv.

Před sebou na této schůzi máme ještě devět jednacích dnů, kdy minimálně jeden nebo část dne bude vyhrazena třetímu čtení návrhu zákona o státním rozpočtu, a to pevně 9. prosince ve středu.

Podle našich webových stránek, myslím našich jako Poslanecké sněmovny, zatím návrh zákona s nejvyšším číslem sněmovního tisku má číslo 660 a byl podán včera. Vybral jsem osm bodů, které stručně představím, a z výše uvedeného přehledu je logické, že jsem vybral návrhy zákonů v prvém čtení, protože jich nám zbývá nejvíce.

Vybral jsem logicky poslanecké návrhy zákonů. Je jich celkem osm, z toho jeden je návrh opozičních poslanců, pouze opozičních. Jeden je návrh pouze vládních poslanců a šest návrhů je těch, pod kterými jsou podepsáni jak vládní tak opoziční poslanci. Někdy tam jsou jak opoziční, tak vládní. Podle toho, kdo je na prvním místě. Všechny zákony spojuje to, nebo takřka všechny... Kolegyně, kolegové, já vás žádám o klid, abych si mohl zaznamenat návrhy pana poslance Stanjury.

Výběr jsem provedl tak, aby to bylo vyvážené, opozice a koalice.

Měli bychom projednávat všechny. Bod číslo 75, je to jediný návrh pouze opozičních poslanců. Ještě chci zmínit, že jsem se s předkladateli o tom neradil. Takže pokud někdo z předkladatelů je překvapen, tak se mu omlouvám. Je to návrh poslanců Miroslava Kalouska, Františka Laudáta a dalších na vydání zákona o působnosti... Na vydání zákona o působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky při řízení společností ovládaných státem, sněmovní tisk 167. Tento návrh zákona byl předložen Poslanecké sněmovně 9. dubna 2014, což je devatenáct měsíců.

Jen připomenu z důvodové zprávy, že kompetence jednotlivých ústředních orgánů státní správy ve věcech řízení společnosti provozujících podnikatelskou činnost, ve kterých má zároveň stát majetkovou účast, je upravena různými právními předpisy. Obecně v kompetenčním zákoně a konkrétně pak v jednotlivých zvláštních zákonech. Žádným právním předpisem není stanoveno konkrétně odpovědné ministerstvo za tuto oblast.